Jestli mi dovolíte chvilku času, já jsem se dost zamýšlel nad tím, jakou práci jsme v té komisi udělali a neudělali a zda jsme skutečně přišli na to, co bylo podstatou problému.

To znamená, ty hlavní peníze teprve měly přijít, ten benefit a profit, tím, že by se prodalo předplatné v Praze. A o čem se bavíme teď?

Takže stejně tak, jako se připravovala privatizace předplatného na hromadnou dopravu, tak se připravovalo de facto kompletní obsazení a prodala se kapacita technologického řešení tramvají.

Tuto smlouvu, pokud jsou moje informace správné, a konzultoval jsem to jak s Bohuslavem Svobodou, tak s primátorem Hudečkem, neměla možnost rada projednat, protože ji prostě uzavřel Dopravní podnik, v němž seděli zástupci Prahy, ale nepředali to k projednání, a jakmile se někdo tak bezvýznamný jako primátor pokusil získat a vniknout do této smlouvy, tak to nedokázal a potřeboval si na to najmout právní služby.

A teď jsme u toho pointu: Koho obvinil státní zástupce?

No přeci toho, kdo se to pokusil vyšetřit! Toho je třeba obvinit!

To znamená, my jsme opět u silně indikativního příkladu, který měl potrestat toho, kdo se pokusil organizovaný plán rozkrýt. A samozřejmě v okamžiku, kdy mandátový a imunitní výbor hlasoval proti vydání, tak celá ta stavbička spadla. To znamená, ona to nebyla jenom policie podle mého názoru, byl to státní zástupce a pražské státní zastupitelství a nešlo o tu jednu pitomou smlouvu za 850 tis., ale o to, jak pokrýt a odehnat ty, kteří se pokusili rozkrýt kšeft za 19 mld.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já se omlouvám panu kolegovi Gabalovi. Jakkoliv souhlasím se vším, co tady věcně řekl, tak nemohu souhlasit s tím, že o tom se teď tady bavíme.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Jenom jsem chtěl poskytnout informace, protože řada lidí ve Sněmovně neví, oč jde. A jenom bych korigoval jeho drobnou nepřesnost.

Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já to s dovolením vezmu také malinko šířeji, ale myslím si, že v této věci je spravedlivé se tím zabývat jako systémovým problémem a ne jako jedním selháním v jednom případě pana poslance Svobody.

Bylo to dáno nějakou atmosférou a neviním z toho dnešní vládu.

Já jsem v minulém volebním období v řadě případů poukazoval na to, že vydávání k trestnímu stíhání například kolegyně Parkanové je naprosto absurdní za věci, které nepochybně nespáchala. Opět příběh člověka, který má minimálně zničený život, když nic jiného, skončí to nulou. V tuto chvíli jsme v situaci, kdy se Ministerstvo spravedlnosti, nechcili říct přímo nový ministr spravedlnosti, který, zase říkám, nemá s tím nic společného, omluvil třem bývalým poslancům, kvůli kterým, jestli si dobře vzpomínáte, tady s velkou pompou padla vláda, nastoupilo do Prahy 400 ozbrojenců, kteří prohlásili, že tato země je zkorumpovaná, že je třeba zastavit rozdávání trafik, aby posléze toto celé zrušil Nejvyšší soud a dnes došlo k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo a vyplácí těmto třem kolegům, které já opravdu nemám důvod milovat po tom, co nás tady trápili v minulém volebním období, vyplácí velké náhrady. Tak trochu se ptám ministra spravedlnosti, jestli se chystají kárné žaloby na pana Ištvana a na pana Šlachtu, jestli je připravena výkonná moc hnát někoho k zodpovědnosti za skutečnost, že minimálně 1,9 mil. z této země bylo utraceno zcela zjevně zbytečně, zcela zjevně na rozhodování někoho, kdo za to rozhodování by měl nést zodpovědnost a dnes se k té odpovědnosti vůbec nehlásí, schovává se v Olomouci a tváří se: Já nic, já muzikant.